Výnosy Valouru tedy závisí na prosperitě solárního byznysu. No a ten právě z hlediska vlády může dobře ovlivňovat vládní hnutí STAN, takže se nám kruh postupně uzavírá.